A proč jsme tedy přistoupili k tomu a navrhli, aby se to udělalo zjišťovacím řízením, které nám prošlo? Chtěli jsme ji posunout dál. V podstatě co nás dneska čeká? Zjišťovací řízení řeklo, že není potřeba EIA, tím pádem jsme dneska v procesu. Máte pravdu, že pravděpodobně onen chronický stěžovatel se odvolá. Nicméně to by se stalo i v tom druhém procesu. On by se odvolal prostě proti vydání stavebního povolení nebo proti jakémukoliv úkonu, který by se tam udělal. Jinými slovy to, že jsme zahájili proces zjišťovacím řízením, tak jsme to urychlili zhruba o dva měsíce, protože kdyby to šlo v tom seznamu, tak to projde, nicméně to odvolání tam bude úplně stejné. Tady jde jenom o to, jestli správní soud, a já doufám, že neudělá, že nedá předběžné opatření, protože jinak pokračujeme, stavíme, jedeme dál, ty další záležitosti se vyřeší. Podle mých informací se s tím stěžovatelem stále jedná. My už jsme mu přislíbili, že zvýšíme nad normu poměrně výrazně protihlukové stěny a uděláme další kroky. Takže my si pořád myslíme, že ten proces prostě je lepší. Ten důvod, o kterém mluvil pan ministr Brabec, je, že pokud by se ten stěžovatel odvolal proti seznamu deseti staveb, ve kterých by prodloužená Rudná byla, a ta nesplňuje jednu podmínku toho TENT, tak by se nám mohlo stát, že by kvůli této jedné stavbě nám spadl celý ten seznam a mohl by být problém tohoto typu. Proto Ministerstvo dopravy přišlo s tímto návrhem. Pokud by se ukázalo, že to nejde jinak, tak my samozřejmě můžeme dát ještě do toho seznamu deseti staveb i prodlouženou Rudnou. Je otázka, jestli by to pomohlo. Ale tady já věřím tomu, že se zachová zdravý rozum a že nepřijde předběžné opatření a že prodlouženou Rudnou zahájíme co možná nejdřív a že bude dostavena dříve, než kdyby zůstala v těch deseti prioritních stavbách. Ale to ukáže budoucnost. Já bych se chtěl ještě vrátit k dalším věcem. Bylo tady řečeno opravy, že se tady opravuje bezhlavě a utrácejí peníze, které nejsme schopni utratit evropsky. Ona to není pravda. Ta pravda je trošku jinde. Situace je taková, že systém oprav má svůj vlastní systém. A ten systém je velmi jednoduchý. Prostě pokud máte silniční, dálniční síť a chcete, aby zůstala ve stejném kvalitativním stavu a nedegradovala, tak musíte ročně opravit pět procent této sítě. V České republice je to notabene zhruba pět miliard ročně. Co se dělo v posledních deseti letech? Prostě se neopravovalo. Do oprav se dávala maximálně tak miliarda a my ten deficit prostě doháníme. Že teď opravujeme hodně, to je pravda.

Pak tady zaznělo od pana poslance Šidla o tom, co jsme naslibovali a že nic neděláme, a taky o tom, že stavebnictví zhasíná a že je tady naprostá tragédie. Já bych se vrátil k tomu stavebnictví a k té statistice. Víte, posuzovat statistiky je báječná záležitost, a myslím si, že je potřeba se taky podívat na základnu.

Stavební firmy dneska nemají na tři až pět zaplněné zásobníky práce, protože ty projekty tady dlouhodobě nebyly. Ale to není chyba nás, že nevypisujeme zakázky. My máme zakázek zhruba za 60 mld., které teď prošly a procházejí vládou a budou se soutěžit. Takže práce nachystána je. A víte, on tady existuje ještě jeden velký paradox. Tady všichni volají, a pan Matyáš je toho příkladem, jaká je šílená situace, že nemáme lidi a musíme propouštět. Když jsem chtěl po stavebních firmách, ať postaví na dálnici D1 a na dalších prioritních stavbách, kde pracují, druhou směnu, tak mě poslali pryč, že nemají lidi. Takže jestliže někdo křičí, že nemá práci a musí propouštět, tak ho vyzývám, ať postaví druhou směnu a pracuje tam intenzivněji. Protože když mi tam bude jedna směna pracovat 12 hodin, tak neudělá víc práce. Já tam chci vidět dvě směny. Ale to jenom k tomu. Nepodařila. Nicméně já bych tady ukázal tabulku, zejména tímto směrem.

Prostě ta práce tady je a bude. A ještě bych se rád vrátil k otázce, která tady byla mnohokrát řečena. Já tady prostřednictvím pana předsedajícího děkuju za zcela jasná slova panu Urbanovi, protože má pravdu. Víte, česká společnost je, a já jsem to chtěl vyčítat hlavně médiím, ale mám pocit, že to je celá, trošku schizofrenní. Z jedné strany jsem kritizován za to, že nedostatečně stavím, a jak to, že už ty dálnice nejsou.

A já mám pocit, že bychom se opravdu měli dostat do situace, kdy budeme schopni si prosadit veřejný zájem. A nejenom pro dálnice, ale podívejte se, když zkusíte něco postavit, třeba i rodinný domek. Co všechno musíte provést na to, abyste mohli tím procesem projít. Ano, EIA udělala komplikaci. Ta komplikace je, že se veřejnost může vyjádřit. Ale ta veřejnost se může vyjádřit v každém kroku. Podívejte se, ještě než na to ministerstvo je schopno sáhnout, máte zásady územního rozvoje kraje, které nám vytyčují základní cesty. No a ty už jsou napadány.

A tady je graf, který ukazuje, jakým způsobem probíhá stavební příprava. Prostě ta situace je šíleně komplikovaná. A já si myslím, že je potřeba opravdu koncepčně sáhnout i do kompetenčního zákona a celou situaci zjednodušit a zprůzračnit. My tady máme starost o to, jak vypadá stavebnictví, ale dneska stavebnictví nemá zastání v podstatě ani na jednom ministerstvu, anebo ho má na sedmi. To prostě taky není situace, která celou situaci řeší. Je to velmi složité.